Děkuji za slovo.

Kdo by si byl pomyslel, tady přede mnou zaznělo, že bude tak astronomicky drahé bydlení, že tady bude milion lidí v exekucích.

Není to případné. Nemyslím si, že bychom měli dále pokračovat v této neplodné debatě. Prosím, pojďme už debatu ukončit a buď přerušit, nebo hlasovat. Děkuji. To se asi nepodaří, i když jste dodržel čas k faktické poznámce, pane kolego. Tak děkuji, pane předsedající.

Tady jsou studenti, kteří čekají na maturity, co se bude dít. Děkuji.

Děkuji za slovo. Tak dovolte pár faktů, které je potřeba tady zmínit.

Včera jsme půl, možná tři čtvrtě hodiny při rodičovském příspěvku řešili balistické vesty policistů. Dneska tady řešíme minulost.

Prosím, věnujme se tomu danému tématu.

My tu souvislost prostě vidíme. Tu debatu do minulosti sem přinesl předseda Komunistické strany Čech a Moravy, současně řídící schůze. My ovšem ty jeho pohádky musíme uvádět na pravou míru.

Mě ty frašné souboje mezi soudruhy fakt nezajímají. A jen tak mimochodem.

Čili ten majetek dostal tento lid.

Řekněme si, jak to vzniklo, řekněme si, co je na začátku. A jestliže tato komise, která by měla vzniknout, jak chápu, že by součástí této debaty měl být podnět k tomu, aby vznikla vyšetřovací komise vyšetřující průnik zahraničních zájmů, a teď tam je to slovo totalitních režimů, tak já si myslím, že tady se přeme pouze možná o to slovíčko totalitních, protože stoprocentně tomu věřím, že na tomto území ČR jsou prosazovány zájmy velmocí obecně. Některé možná momentálně považujeme za méně nebezpečné, některé možná momentálně považujeme za více nebezpečné. Můžeme se bavit a už tady byla zmiňována Saúdská Arábie, já bych k tomu klidně přidal i Izrael, který má docela výrazný vliv v této Poslanecké sněmovně přes svou nejpočetnější skupinou přátel, a přednedávnem jsme byli svědky docela zajímavé diskuze ohledně memoranda, nebo nějaké zprávy, která tady byla předložena, když se sami představitelé této skupiny přiznali, že jsou motivováni a ovlivňováni z tohoto státu. Protože to není jenom vliv, není jenom vliv Číny a Ruska, ale je to i vliv ostatních států, které mají zájem na naší politice, protože jsme přece jenom v centru Evropy, a je určitý systém, který se snaží tu Evropu dostat někde, kde bychom třeba i my neradi. A není to jenom z východu. To si musíme přiznat. Ten vliv připadá i ze západu a i z Blízkého východu. Nyní pan poslanec Pavel Žáček, potom paní poslankyně Langšádlová s faktickými poznámkami.

Jestli si myslíte, že je normální, že v demokratické zemi v Poslanecké sněmovně sedí zástupci komunistických stran, tak to normální není. A oni nás do té diskuze nutí.